Připraví se pan poslanec Ondřej Veselý.

Velmi děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, vážení přítomní členové vlády, dovolte mi, abych v krátkosti představil své dva pozměňovací návrhy.

K tomuto pozměňovacímu návrhu číslo 83 se tímto přihlašuji.

Vypadalo by to tam úplně stejně.

A právě vysokoškolské koleje jsou takovou popelkou, do které příliš mnoho peněz neproudí, ale musím zaklepat a poděkovat za to, že příští rok už se s nějakými penězi počítá. Můj pozměňovací návrh vyčleňuje další peníze.

Já jsem k tomu dostal mnoho podnětů od studentů. Jeden byl takový ironicky nesouhlasný.

To znamená, žádám vás tímto o podporu, o zvážení. K tomuto návrhu číslo 84 se tímto přihlašuji a věřím, že se nám podaří zajistit to, aby vysokoškolští studenti na kolejích mohli bydlet důstojněji. Velmi vám děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, já nebudu načítat žádnou změnu návrhu zákona o státním rozpočtu.

Neříkám to kompletně.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.